Myslím si, že ten hlas je velmi silně slyšet, už není jenom ze strany opozice.

Takže je to dobře, ale myslím si, že by to především mělo být téma pro ministra zemědělství a pro vládu. Děkuji paní předsedkyni a další přihlášený je pan zpravodaj.

Tolik poznámka.

Já moc děkuji, pane předsedající.

Takže pane ministře, první bod. To chcete říct, že to skutečně stačí tady v této situaci? Vy si opravdu myslíte, že příspěvek na bydlení pomůže občanům s nárůstem cen pohonných hmot? Že příspěvek na bydlení pomůže občanům s nárůstem cen potravin? Bohužel nepomůže. Příspěvek na bydlení je jediný instrument této vlády, který jste občanům nabídli, možná ještě mimořádnou okamžitou pomoc, ale ta také není moc valná. Jinak opravdu nic. Druhá věc, která zazněla dnes tady z úst pana ministra práce a sociálních věcí, je: zvalorizovali jsme důchody. Co to je? To je zákonný rámec, který je automatem a který automaticky navyšuje ty důchody, pokud se překročí v pěti měsících nějaká část procenta inflace. A tento zákonný rámec pravděpodobně docílí toho, že se budou navyšovat důchody v tomto roce ještě dvakrát, a to pravděpodobně v červnu a také v listopadu.

Že jsou plošná opatření populistická a líbivá? Tak to také zaznělo dneska z úst pana ministra Mariana Jurečky. Ostatní ano.

Jediné tři země a samozřejmě jako ostrůvek uprostřed Evropy je Česká republika, která plošně nepomáhá vůbec. Plošně pomáhají Belgie například, Bulharsko, Finsko, Chorvatsko, Francie, Velká Británie, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, dokonce i Švédsko, a samozřejmě my v žádném případě ne. Různé formy tady této pomoci, a já tu tabulku vám klidně přepošlu, tam se můžete samozřejmě inspirovat. A já bych neřekl, že by to znamenalo, že všechny tady tyto vlády těchto evropských zemí jsou populistické. V žádném případě.

Já si myslím, že to je spíše to druhé. Nevidím je ve Francii, populistické vlády, ani v Belgii, ani v Německu, ani v Rakousku. Česká republika má bohužel tedy v tomto kontextu vládu a nebojím se to označit a říct asociální. Pomáhat všem lidem, to je důležité. Všem lidem v České republice. Pokud například zastropujeme ceny pohonných hmot, no tak tím pomůžeme nejen českým občanům, ale také válečným uprchlíkům, kteří také potřebují načepovat benzin nebo naftu do svých aut. Není to žádný populismus, jak se nám to snaží neustále tady naznačovat tato vláda. Je to pro mnoho lidí existenciální problém a je to o vstřícnosti a empatii této vlády. Všichni okolo, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rakousko, dokážou zvládat krize obě dvě, jak tu uprchlickou, tak tu inflační a energetickou. Prostě a jednoduše, vládo, jeďte na plný plyn! Až pětině domácností hrozí pád do chudoby, někteří říkají dokonce až jedné třetině.

Přitom tato vláda nedoplatila krajům a obcím ještě ani korunu a všechno to táhnou ze svých vlastních rozpočtů a ze svých vlastních rezerv anebo z investic, které měly připraveny na opravu škol, cest a tak dále. Kdy to tedy bude, když to táhnou ze svých rozpočtů?